Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo další čtyři faktické. Nejprve paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Benešík, poté pan ministr Hamáček. Ale chtěla bych jenom možná zopakovat to, co jsem už tady četla. My tam tu policii máme.

Je to rozdíl docela zásadní. Takže možná si pak kolega plete terminologii a měl by mu to někdo vysvětlit. Každopádně v našem návrhu usnesení, které odsouhlasil i předseda bezpečnostního výboru ze stejné strany, tedy z SPD, pan Koten, tak apeluje na vládu České republiky, aby sama proaktivně zajišťovala urgentní potřeby zemí zasažených migrační krizí tak, aby bez prodlení mohla reagovat a vyslat na místo příslušníky Policie České republiky k zmírnění dopadů a zvládání této mimořádné situace. Dalších sedm bodů vám číst tady znova nebudu. Ale to usnesení skutečně je dílem všech kolegů.

Každopádně ten návrh usnesení všichni obdrželi včera do 20.00, takže bylo celých 13 hodin času na to doplnit tam nějaké věci, které třeba někteří kolegové z příslušných klubů chtějí. Děkuji. Pan poslanec Benešík, faktická poznámka. Připraví se pan ministr Hamáček. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji.

Já jsem připraven odpovídat na relevantní argumenty, ale neumím reagovat na lži a polopravdy.

Faktická poznámka, pan poslanec Ondráček, poté pan místopředseda Okamura.

Ale dává informaci řecké straně, řecké policii, nebo řeckému státu a ten už pak tu informaci předává policii, armádě.

Myslím, že stejně všichni víme, co chceme podpořit. Respektuji právo pana kolegy na některé výhrady. S Evropskou unií to bych tady mohl vyprávět celý den.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím vás, přestaňte nás tady poučovat. Váš předseda Fiala tady neustále tvrdí, a tvrdil to i tento týden, že Evropská unie je jedinou budoucností pro Českou republiku. Vy podporujete Evropskou unii s těmito politiky.

A teď to tady sami řešíte, když už je pozdě. A teď si tady honíte triko. Takže přestaňte urážet SPD.

Je dobré si to zopakovat a dobré slyšet.

Jsem rád, že pan ministr Hamáček včera zareagoval na výzvu SPD a že řekl, že o jakési pomoci konečně uvažuje. Takže to je ten fakt. Já bych se vrátil zpátky do debaty a my bychom rádi přijali věcné usnesení. Ale přestaňte tady teď vykládat, paní poslankyně Černochová, že vy tady něco děláte a že SPD nedělá. Takže znovu horuji za věcnou debatu, ať tu situaci řešíme. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, poslouchám tu debatu. Souhlasím s tím, abychom deklaratorně něco udělali. Ale fakticky.

Ale já nevím, o jaké solidaritě mám mluvit s lidmi, kteří sem nepřicházejí z důvodu válečných konfliktů, ale z ekonomických důvodů, což je velké procento těch takzvaných uprchlíků, kteří tam dneska stojí. A domníváte se, že čtyři miliony lidí nepustí ti naši policisté? Co tam mají dělat ti kluci? Nebo fakt si myslíte, že oni potřebují milion eur?

Děkuji za slovo. Je to důležité téma. Migrace nás provází už několik let. Je dobré o tom mluvit.

Řeší to i Evropská unie. Děláte hodně.